Děkuji za slovo. 2. Současně mám dotaz na paní ministryni.

Děkuji. Paní ministryně se hlásí do rozpravy. Děkuji za slovo.

Děkuji. Další přihlášený je pan poslanec Vilímec.

Pane poslanče, já se moc omlouvám, že vás přerušuji, ale hluk je tady opravdu velký a není slyšet to, co říkáte. Znovu prosím své kolegy, pokud si mají co říct, aby tak učinili v předsálí a nerušili svým projevem váš projev. Tak ještě jednou: Sněmovní tisk 406 vypadá na první pohled jako taková běžná technická věc, jejímž cílem je umožnit Ministerstvu práce a sociálních věcí poskytování údajů, a to řídicím orgánům určeným pro operační programy financované z evropských fondů. A to údaje získané při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. Jedná se však, a to paní ministryně také uvedla, i pan zpravodaj, o osobní a citlivé údaje včetně údajů o jednotlivých občanech a o jejich zdravotním stavu.

Důvodová zpráva uvádí, že osobní údaje budou řídicí orgány získávat primárně od subjektů údajů, tedy od podpořených fyzických osob, a to prostřednictvím příjemců realizujících jednotlivé projekty. Citlivým údajem požadovaným z příslušných informačních systémů je údaj o zdravotním stavu podpořené osoby, kterým se zde především míní údaj o případném zdravotním postižení majícím vliv na schopnost výkonu soustavné výdělečné činnosti.

Víte, ono u diskusí nad mnohými zákony se stále více uvádí, že nepřijetí té či oné navrhované právní normy, právní úpravy by bylo spojeno s ohrožením čerpání prostředků Evropské unie.

V daném případě se ale jedná podle mého názoru o další prolamování ochrany osobních údajů a považuji to za dost nebezpečnou záležitost. V důvodové zprávě se uvádí, že řídicí orgány jsou povinny vést osobní údaje o osobách podpořených v rámci programu Evropského sociálního fondu, a to za účelem provádění kontrol, reportingu a evaluaci programů. V části první se ještě navrhují tzv. výjimky, nebo nové znění § 127a v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení upravující zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti, kdy tyto postupy mohou použít nejen zpravodajské služby, ale také orgány sociálního zabezpečení. Tyto zvláštní postupy stanoví vláda.

Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana zpravodaje, pana poslance Opálku. Děkuji, paní místopředsedkyně. Důvodem pro zvolený postup zrychleného projednávání je skutečnost, že účinnost tohoto zákona by měla být od 1. července tohoto roku. Tato situace nemusela nastat, neboť se o tomto úkolu diskutuje už od roku 2012.

Takže mě nepřekvapilo to veto, které je, ale já si osvojuji návrh paní ministryně s tím, že předkládám, aby byla zkrácena lhůta o 30 dnů, čili na 30 dnů. Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se paní navrhovatelky a pana zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku.

Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Proti?

Hlasování končím.